Já vám také děkuji. Teď abych tomu dal správný pořádek.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem dalek hledat viníka čehokoliv kdekoliv.

Nic se na té novele neudálo podle informací z obou resortů, že resort vnitra se nebyl schopen domluvit s resortem zdravotnictví. Já to nehodnotím, prostě něco tady probíhalo, byla tady těžká situace, byla spousta nemocných, tak mně nezbývá nic jiného než použít to, co ta vláda používala. Nic jiného nebylo nachystáno. Děkuji, pane ministře, za dodržení času.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je ten zásadní důvod, proč je potřeba, abychom tuto věc uzavřeli. My jsme se velmi snažili, abychom všechny ty sporné věci, které tam jsou, otázky výše pokut, otázky Ministerstva obrany a vnitra a tak dále, odstranili a bude to naprosto jasný návod, jak se bude dál v této zemi pokračovat. Ale to bych Poslaneckou sněmovnu velmi prosil, abychom vydali jasné stanovisko a pokud možno co nejdříve. Děkuji, pane poslanče za dodržení času. V tuto chvíli se nacházíme v rozpravě.

A pak tady mám omluvu paní poslankyně Moniky Oborné, a to dnešní den z důvodu návštěvy lékaře. Důvod zde nevidím uveden. Pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, pěkné dopoledne druhého jednacího dne. Já teď budu nezvykle stručný, protože pokud jde o ten obsah, tak tam mám připravený výstup u toho pandemického zákona, ale v této chvíli bych se chtěl věnovat a měl bych dotaz nejlépe na pana premiéra nebo pana ministra zdravotnictví. Pan ministr je trochu větší než já, a přesto nebyl vidět na stav legislativní nouze. Když se podíváte, a vy to určitě znáte, že stav legislativní nouze lze použít v případě, cituji, mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Mimo jiné.

To jsou fakta.

Podle mého názoru legislativní nouze naplněna není.

To znamená, že počet těch pozitivních je násobně větší, počet tlaků na nemocnice je násobně menší.

Děkuji za odpověď. Také děkuji. Mám tady avizovány dvě faktické poznámky. Vím, že mi avizoval pan ministr, ale chci vědět, protože přednost má faktická poznámka k přednostnímu právu, takže se hlásíte s faktickou? Pane ministře, máte slovo.